Pokud se nová vláda a nový ministr rozhodnou, že to změní, tak to změní. A samozřejmě pokud by Sněmovna schválila tu debatu, tento bod, tak bych určitě doporučoval, abychom sem pozvali skutečné experty, ty, kteří by tady mohli vystoupit, a sloužilo by to podle mého názoru dalšímu přesvědčování lidí, kteří se na nás dívají. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem pochopila, tak jste vystoupil pouze na podporu bodu, který navrhl pan předseda Okamura, je to tak? Nenavrhujete jiný bod? Ptám se, zda se ještě někdo hlásí s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu? Pokud tomu tak není, přistoupíme nyní k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Budeme tedy hlasovat o jediném navrženém bodu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Okamury? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 3 přihlášeno 181 poslanců a poslankyň, pro 26, proti 17. Tento návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh, a tedy pořad schůze byl schválen. Ještě, než budeme pokračovat v našem jednání, přečtu omluvu.

Před projednáním dalšího bodu, a tím je Vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid19, sněmovní tisk 49, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu.